Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které ale nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. A pan zpravodaj navrhoval výbor ústavněprávní a výbor pro zdravotnictví. Má někdo ještě další návrhy na další výbory? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat jednotlivě o návrzích, které tady byly předloženy. Nejdříve návrh organizačního výboru, aby předložený návrh projednal výbor zahraniční.

Myslím, že to je v pořádku. Můžeme začít.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru ústavněprávnímu. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 98 poslanců pro 76, proti 12. I tento návrh byl přijat. Nyní návrh na projednání ve zdravotním výboru.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech o třicet dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru ústavněprávnímu a výboru pro zdravotnictví. Děkuji panu ministrovi spravedlnosti, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 222.